Prostě hnutí navrhlo nezařazeného poslance.

Dále platí odstavec 6: Poslanci, který nebyl zařazen, se nabídne členství atd. atd.

Tabulka jasně říká, že hnutí Úsvit po snížení počtu členů svého klubu přichází o nárok na jednoho poslance v hospodářském výboru a tento nárok přechází pro nezařazené poslance. Takže tato nominace hnutí ANO je plně v souladu s nově přepočtenou tabulkou. Děkuji a využívám svého práva a zvyklostí Sněmovny, je 13 hodin, přerušuji projednávání tohoto bodu a zároveň vyzývám všechny předsedy klubů, aby se dohodli, abychom příští projednávání měli jasno, koho budeme nominovat a koho ne. Děkuji.

Ano, vznáším námitku proti postupu předsedající. Žádám, aby o ní bylo hlasováno. Tady jasně padly návrhy. Zdůvodnění zde zazněla. Já jsem tuto dohodu na stůl nedostala, pane poslanče. Samozřejmě o vaší námitce nechám hlasovat, nemám s tím... Omlouvám se, já o té námitce nebudu hlasovat.